Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Normálně bych mohl, ale nemůžu, protože jsem poslanec a mohl by to být potenciální střet zájmů.

To bych si nedovolila. Já jenom říkám, že vy jste měl říct: Ne, já tu zakázku realizovat nemůžu. No a divím se, že vy všichni, takoví odborníci na střet zájmů, kdy vy přesně víte, co je střet zájmů, kdy platí a tak dále. Jenomže vy ho uznáváte jenom u jednoho jediného člověka. Pokud se týká vás, tak to žádný střet zájmů není. Děkuji.

Tak volební výbor probíhá vždycky ve výborový týden a vy, pane ministře, jste zván na každý volební výbor, protože je to ve vaší gesci Ministerstva kultury. Takže určitě jste mohl být přítomen na výboru, kde se neschvalovala zpráva o činnosti České televize.

Můžete tam být přítomen, klást otázky úplně stejně.

Děkuji.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji. Nemůžu si pomoct, ale já tam střet zájmů prostě vidím.

Od června. Takže já si myslím, že to tam je problematické, a považuji to za velmi nesprávné a znovu se ptám pana ministra, jestli mu to nevadí. Pane ministře, prosím. Já už jsem svoje odpověděl na předchozí dotaz.

Tak třeba by bylo taky fajn, aby to tady zaznělo nejenom ode mě, teď nechci říct jako od ministra kultury, mně nepřísluší, nemám žádnou kompetenci k tomu, abych hodnotil činnost České televize, ale jako poslance a občana. Toto právo mám, tady svůj názor říct, že ji hodnotím pozitivně.

Pane poslanče, prosím. Samozřejmě že my sdílíme úplně to stejné, co sdílíte vy, že to je instituce, která opravdu dělá tu práci na špičkové úrovni. Nicméně to neznamená, že nemůžeme být k jednotlivostem kritičtí.